Vážený pane kolego, Česká republika není pouze Ústecký kraj. Krajů máme čtrnáct. My nejsme viníky toho, jak vy to tam vedete.

Tomu já opravdu nerozumím. My všichni ve všech krajích máme také různé problémy, například se staráme o ty invalidní důchodce a podobně. Nejsou jenom vaše problémy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já počkám, až přestane telefonovat. A jedna věc je nějaký konkrétní problém, já ho rozhodně nepopírám a souhlasím, že existuje především problém s vyloučenými lokalitami. Je to převážně problém v Ústeckém kraji, nicméně ten váš návrh se týká celé republiky. A ten váš návrh hází do jednoho pytle lidi s různými životními osudy. A to je ten základní problém.

A na všechny ty skupiny dopadne tento zákon. Na všechny ty skupiny. A to, že někdo má například schizofrenii a bojí se otevřít úředníkovi, který nově získává právo kontrolovat mu bydlení, a kvůli tomu přijde o dávku v hmotné nouzi, protože invalidní důchody často nejsou přiznávány, nebo jsou přiznávány ve zcela minimální výši těmto lidem, a na ty to taky dopadne, tak my myslíme i na tyhle lidi. A je potřeba vždycky přemýšlet, když navrhujeme nějaký zákon o tom, jaký bude dopad na celý stát. Já uznávám problémy, které jsou v ghettech v Ústeckém kraji. Ale to přece neznamená, že hodíme další desítky tisíc lidí do jednoho pytle a uvrhneme je do existenčních problémů.

Já děkuji za slovo.

Blokují to, protože podporují nepřizpůsobivé.

A proč to říkám?

Podívejte se, já se držím jedné zásady. Já si myslím, že lidi, kteří pracují, tak by se měli mít velmi dobře. Lidi, kteří nemohou pracovat, by se měli mít důstojně. Důstojně, a to se týká těch postižených a tak dále. Důstojně.

To mě vůbec nezajímá. Hlavně když ti, co pracují, se budou mít dobře a důstojně ti, co pracovat nemohou. A vy tady holt zastupujete ty druhé, co pracovat nechtějí, a chcete, abychom my anebo všichni ti ostatní, kteří pracují, na ty nemakačenky platili. Tak to řekněte na rovinu. Pojďme hlasovat, protože přece vy víte už, jak se bude hlasovat v té Sněmovně, že to chcete zdržovat? Víte to dopředu?

Začínám zažívat obavu o svobodu slova a o demokracii. A to je ten problém, který je vedlejší v tom vašem vystupování. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V tomhle byly děti a v tomhle vyrůstají další generace, které se mají vzdělávat, chodit do školy a připravovat se na své budoucí povolání.